Zeptám se pana ministra, zda si přeje vystoupit. Není tomu tak. Otevírám rozpravu. Nemám žádné přihlášky do rozpravy, rozpravu končím. Pan ministr si přeje vystoupit se závěrečným slovem? Není tomu tak. Pan zpravodaj závěrečné slovo? Tak prosím pana zpravodaje. Děkuji. Rozprava byla rychlá jak v prvním, druhém, tak i třetím čtení. Dovolím si tedy jenom upozornit, že bychom potom navrhli hlasovat společně A1 až A8, pozměňovací návrhy. A dovolte mi jenom, abych tam představil, oč se jedná v těch pozměňovacích návrzích. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je postavit najisto, že se na členy zastupitelstev vztahuje v případě odpovědnosti za škodu způsobenou územnímu samosprávnému celku v souvislosti s výkonem funkce člena zastupitelstva zákoník práce. Podle výkladu Ministerstva práce a sociálních věcí jsou uvedené vztahy podřízeny režimu zákoníku práce již dnes. O tento výklad se opírá i Ministerstvo vnitra.

To je de facto obsah všech pozměňovacích návrhů. A potom ty, které tam ještě byly, tak byly jenom legislativně technické, jiné nejsou. Děkuji, pane zpravodaji, za závěrečné slovo.

Takže navrhuji, abychom hlasovali prvním hlasováním společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A, tedy A1 až A8. A jako druhé hlasování hlasovat o zákonu jako o celku. Děkuji za návrh procedury. Zeptám se, zda chce někdo vystoupit k proceduře. Není tomu tak.

Pan předseda klubu ODS si přeje odhlasovat tuto proceduru, tak já mu vyhovím. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s procedurou.

A prosím první hlasování. Podle odhlasované procedury budeme hlasovat společně jedním hlasováním o všech pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem A. Prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat. Stanovisko pana ministra? Zahajuji hlasování. Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Nyní vás prosím, pane předsedo, abyste nechal hlasovat o zákonu jako o celku.